Opět vážený pane nepřítomný premiére, já bych se vás chtěl zeptat na ministry vaší vlády. Ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že se na území České republiky může pohybovat obilí z Ukrajiny, které je silně kontaminováno pesticidy. Tyto pesticidy jsou zakázané v Evropské unii a váš ministr zemědělství nechce stáhnout toto obilí z trhu. Pokud se takto kontaminované obilí dostane do potravinového řetězce, tedy jak u lidí, tak u hospodářských zvířat, vznikne tady poměrně velký problém.

Váš ministr zemědělství si tady zahrává s paragrafem obecného ohrožení, tedy ohrožení obyvatel České republiky.

Takže na tyto otázky bych rád obdržel odpovědi.

Tak ještě jednou. Vážený nepřítomný pane premiére, já bych se vás ještě zeptal na jednu poměrně důležitou věc.

Co to bude znamenat pro občany v této republice? Bude to znamenat to, že elektřina se významně prodraží. Chtěl jsem se zeptat, co jste schopni udělat v Evropské unii pro to, aby takovéto závazky, které jsou naprosto nereálné a vyžádají si investice v řádech desítek až stovek miliard korun pro občany i pro firmy v České republice, tak co jste schopen udělat pro to, aby tyto věci neplatily. Takže děkuji vám za odpověď a doufám, že se jí dočkám v termínu. Děkuji za dodržení času a v poslední interpelaci vás prosím o vaše vystoupení a vaše dvě minuty. Vážený pane premiére, ještě bych se vás velmi rád zeptal na emisní povolenky pro firmy v České republice, které nyní se již nebudou vydávat zdarma, ale budou placeny, a na emisní povolenky pro občany v České republice, protože Evropská unie počítá s tím, že ekologicky náročné provozy na produkci CO2 budou zatíženy touto dodatečnou daní, ty podniky, v případě, že budou vyrábět například železo, hliník a podobně, budou platit tyto povolenky do Evropské unie, ty peníze půjdou mimo Českou republiku, a navíc tedy zdražíte českým domácnostem těmito povolenkami jejich bydlení, protože domy s horšími energetickými štítky budou platit formou dodatečné daně tyto prostředky do Evropské unie. To znamená, že tyto peníze nebudou zůstávat v rozpočtu České republiky. Dále má být touto daní zatíženo palivo, tedy zdraží to dopravu, nákladní autodopravu a zdraží to provoz všech osobních automobilů v České republice, které vlastní občané České republiky. Tato dodatečná daň bude činit 2 až 4 koruny na jeden litr paliva. Co s tím, pane premiére, hodláte dělat? Chcete skutečně zlikvidovat občany a firmy v České republice? Děkuji vám za odpovědi. Také děkuji za dodržení času. Na všechny vaše interpelace bude odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem.

Vyzývám tedy pana poslance Kotta, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Také děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Knechtová. Znovu všechny upozorňuji, že pokud je ministr nepřítomen, bude vám odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ráda bych znala současné aktuální informace k financování platů a vůbec k fungování asistentů pedagoga v našem základním školství.

Děkuji. Také děkuji. Ani pan ministr Balaš není přítomen, to znamená, i vám, paní poslankyně, bude odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem. Nyní je na řadě moje interpelace to je taková kuriózní situace, protože bohužel jako předsedající mě teď momentálně nemá kdo vystřídat, takže se musím panu ministrovi omluvit a budeme tuto interpelaci řešit na nějaké další schůzi.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi životního prostředí Hladíkovi, že přišel, rozšířil tak asi o 10 % naše řady, nás pozůstalých tady. Já bych se chtěl, pane ministře, zeptat na jednu konkrétní položku, myslím, že vy, nebo tuším, že vy asi už také víte, na jakou.

Ta částka je ale ryze virtuální a já jsem přesvědčen, že od začátku má jediný účel opticky snížit deficit státního rozpočtu.